Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, je 16.01, ukončili jsme interpelace na premiéra České republiky a budeme pokračovat ústními interpelacemi na ostatní členy vlády.

Připraví se pan poslanec Pavel Jelínek. Prosím, máte slovo.

Musím konstatovat, že maximální úhrady se nezvyšovaly od roku 2014, přičemž stále rostou náklady jak na platy, tak na mzdy a ceny energií a potravin.

A nejenom seniorům, ale i osobám se zdravotním postižením, které to potřebují především.

Vážená paní ministryně, znovu na vás proto apeluji, abyste iniciovala zvýšení maximálních úhrad za pobytové a stravovací služby. Ujišťuji vás, že prospěch z toho budou mít v prvé řadě senioři a uživatelé, které byste jako ministryně měla chránit.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená nepřítomná paní ministryně, v koncepci Ministerstva práce a sociálních věcí s výhledem do roku 2020 je v části Informační systémy a komunikační technologie jako cíl zavedení jednotného řízení centralizace ICT technologií a dat s ochranou osobních údajů. Tento cíl měl být naplněný opatřením zpracovat návrh systémových opatření směřujících k jednotnému řízení a centralizaci informačněkomunikačních technologií Ministerstva práce a sociálních věcí, převedení technologické struktury do státních datových center centrálně poskytovaných resortům, např. datové centrum Státní tiskárny cenin, centralizace aplikační vrstvy s adekvátní kapacitou a datovou sběrnicí pro výměnu informací, zabezpečení dostatečně výkonné infrastruktury pro všechny vrstvy včetně uživatelské. Jelikož se dlouhodobě nedaří informační systémy v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí stabilizovat, ptám se: Je technologická infrastruktura Ministerstva práce a sociálních věcí převedena do datových center centrálně poskytovaných resortům?

Platí stále Ministerstvo práce a sociálních věcí datový spoj do datového centra v Plzni? Dále, jelikož jsem nenašel ve veřejně dohledatelných zdrojích uspokojivou odpověď, ptám se, zda existuje koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí na období od roku 2021 a dále pro jednotlivé součásti činnosti resortu Ministerstva práce a sociálních věcí s důrazem na informační systémy a komunikační technologie. Děkuji.

Pěkné odpoledne, vážený pane ministře.

Vzhledem ke krátkému času na interpelaci si dovolím tedy ocitovat jen část jejich emailu a požádám vás o veřejnou odpověď na ni. Cituji tedy: